Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný. Pane předsedo, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tak se omlouvám, že jsem tedy přeskočil kolegy a využil jsem přednostního práva přihlásit se do té rozpravy, tímto také tu svoji přihlášku další ruším. Milí kolegové učitelé, milé kolegyně učitelky, kdyby novela zákona o pedagogických pracovnících, v zásadě ve velmi podobném znění, kterou tady máme dnes, do které byl načten pozměňovací návrh na garanci platů učitelů v minulém volebním období, kterou tady dokonce a tehdy podpořena hlasy dnešních vládních koaličních poslanců, podařilo se nám tehdy přesvědčit, jestli se nepletu, i část vládní koalice k tomu a Poslanecká sněmovna tento zákon i s garancí pro vás, pro učitele, pro učitelky, tento zákon schválila.

Čili přijde mi trochu pokrytecké, když tady dneska slyšíme o tom, jak je důležité přidávat ještě víc a ještě víc a ještě víc, když ta garance, ta jistota tady mohla být. Také poctivě řeknu, že jsem vždy opakoval, a to i veřejně, tady u tohoto řečnického pultu na půdě Poslanecké sněmovny, stejně tak jako při debatách s veřejností v médiích, že nelze upřít předchozí vládě a my jsme ji v tom podporovali to, že se věnovala platům ve školství, hlavně v regionálním školství, a to velmi výrazně. Proto jsme v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení ten závazek 130 % skutečně také měli propsaný, jakkoliv mají pravdu ti, kteří říkají, je to nesystémové, žádná jiná profesní skupina v České republice toto garantováno nemá. Důchod není plat, to se asi shodneme. Ale žádná jiná profesní skupina tuto garanci nemá. Přesto já jako poslanec, ale také jako učitel, bývalý ředitel školy, říkám: Ano, je to správně, a tady se zcela jistě shodneme i z těch debat, to vím, i s opozicí, že vzdělání je zásadní a klíčová oblast pro budoucnost České republiky, pro náš průmysl, pro naše obchodní vztahy, pro rozvoj vědy a výzkumu, inovací když vidím kolegu Špičáka, tak ten to také zcela jistě potvrdí, ano a další.

Když bych to chtěl velmi zjednodušit, všichni, kteří tady brojí proti tomuto návrhu, tak vlastně říkají: Milí ředitelé, příští rok dostanete, nebo respektive nebudete mít garanci 5 miliard na odměňování vašich zaměstnanců pedagogických pracovníků včetně učitelů. Anebo když ten návrh bude podpořen, tak je to vlastně závazek pro vládu, pro ministra školství sedí tady vedle mě ale také pro ministra financí, který o něm moc dobře ví a samozřejmě jako správce státní kasy z toho úplně nejásá, ale jasně řekl: Ano, toto je politický závazek, který musí být naplněn, a tyto finanční prostředky na spravedlivé odměňování ve školách musí školy dostat pokud se k tomu zavážeme, tak to také musí platit. Já to tady chci zdůraznit, že to je skutečně ten objem, nikdy jsme nikdo neříkali, že to bude garance 130 % platu konkrétního jednoho učitele, to nemůže nastat. Ale součástí toho zákona je také daleko vyšší podpoření manažerské role a pozice ředitele školy.

Je to zodpovědnost ředitele školy. A pak jsou ti, kteří si plní ty povinnosti, které ze zákona o pedagogických pracovnících mimo jiné jim náleží, a tam to nemusí dosahovat zdaleka třeba ani těch 130 %.

Ale co chci zdůraznit.